Odůvodnění myslím tady už říkali mí kolegové, ale přesto ho jenom u toho prvního přečtu. To odůvodnění je pak stejné u všech sedmi.

Máme před sebou vlastně ještě třetí čtení, takže pokud bude možnost, nebo nevím, co máte vymyšleno, jestli nás nějak omezíte, tak bych si ještě nějaké poznámky nechala do třetího čtení.

Následuje paní poslankyně Adámková, kterou momentálně ale, pokud se nemýlím, nevidím, proto se přesouvá na závěr, ale pan poslanec Pražák přítomen je a připraví se pan poslanec Nacher.

Cituji: